Prosím pana předsedu Miholu a po něm se připraví pan poslanec Lank. Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Protože o to žádám až mimo grémium, tak jsem informoval všechny předsedy poslaneckých klubů. A prosím tedy o podporu. Děkuji a prosím pana poslance Lanka, po něm pan poslanec Ondráček. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, hezké odpoledne i ode mě. Dovolte mi znovu požádat o projednání, a tedy pevné zařazení bodu číslo 112. Jde o návrh Úsvitu na vydání zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie. Žádal bych o zařazení tohoto bodu na dnešek za již pevně zařazené body.

Se svými kolegy z Úsvitu žádám, abychom dnes projednali stejné referendum o kvótách, které schválila minulý týden vláda premiéra Orbána v Maďarsku. V rámci V4 postoj Maďarska a Slovenska, ale i Polska je vůči Bruselu výrazně odvážnější než postoj vlády pana premiéra Sobotky. Před sněmovními volbami i sociální demokracie slibovala zákon o referendu, který je dnes účelově zaparkovaný ve Sněmovně, a zatím není zřejmě vůle vládní koalice s ním něco dělat. Prosím, dejme lidem této země, našim občanům, právo rozhodnout o tom, zda si máme převzít z Německa imigranty na základě kvót. Prosím, dejme lidem právo se vyslovit, zda chtějí následovat Maďarsko a Slovensko v negativním postoji proti kvótám. Já nijak nezastírám, že naší snahou je, aby se k Maďarsku připojila s referendem nejenom Česká republika, ale i další země. Pokud by referendum proběhlo ve více evropských zemích a kvóty by v nich byly odmítnuty, tak skutečně by je to mohlo zastavit. Odmítnutí kvót v referendu by totiž nemohla čelit žádná vláda, ani pražská, ani bruselská.

Vážený pane premiére, prosím, přestaňte se bát o dotace. Přestaňte se prosím bát o to, že se na vás budou zlobit bruselští úředníci a paní Merkelová, a prosím, zeptejte se vlastních občanů, co opravdu chtějí. Přestaňte se bát přímé demokracie a referenda, které jste občanům před volbami sliboval. Prosím o umožnění projednání našeho zákona. Prosím pana poslance Zdeňka Ondráčka a připraví se pan poslanec Vilímec. Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, než řeknu, který bod bych chtěl pevně zařadit, řeknu vám malý příběh.

Bohužel váš biologický rodič vám sdělí, že druhý biologický rodič, který s vámi nežije ve společné domácnosti a má povinnost platit na vás výživné, tuto vyživovací povinnost neplní, a ten, s kterým v té domácnosti žijete, nemá takové ekonomické příjmy, aby vás mohl na této škole dále podporovat. Nastává tak paradox, že mnoho možná i šikovných studentů nemůže dále studovat a musí se jít živit, protože biologický rodič neplní svoji vyživovací povinnost. Současná právní úprava umožňuje, aby v případě neplnění takové vyživovací povinnosti podle exekučního řádu mohl být vydán exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Tento institut v době sepisování mého pozměňovacího návrhu, ke kterému se přidalo několik kolegyň a kolegů napříč politickým spektrem, říká, že tento institut je hojně využíván a cca v 2200 případech v době zpracování byl uplatněn, a ti neplatiči, ti rodiče, než aby přišli o řidičské oprávnění, raději svůj dluh vůči nezletilému dítěti zaplatili.

Pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý a krátký. Rozšiřuje stávající § 71a exekučního příkazu o osoby starší 18 let do věku 26 let, které se soustavným studiem připravují na svůj další, budoucí život. Je to celkem jednoduché, myslím že to nezabere moc času, a byl bych rád, kdybychom tento bod vzhledem k tomu, že tento návrh už zde je ve Sněmovně více než 20 měsíců zaparkován, mohli projednat, a proto navrhuji jeho pevné zařazení na tento čtvrtek 3. 3. v 11 hodin po pevně zařazených bodech. Děkuji za podporu a za pozornost. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec František Laudát.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu číslo 90.

Návrh, který je podáván jak opozičními, tak i vládními poslanci, je ve Sněmovně již od února minulého roku, byl několikrát již pevně zařazen a nakonec na něj nikdy nedošlo. Je skutečně vyvolán zjevnými problémy, které stávající znění zákona přináší v praxi. Oprávněné osoby postupně odcházejí a existují případy, kdy se nedočkají finančního odškodnění, protože v mezidobí od podání žádosti zemřou. Stát, který se v minulých letech přihlásil k zodpovědnosti za odškodnění těchto případů, by určitě neměl být vůči těmto stávajícím problémům aplikace zákona nečinný.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím pana poslance Laudáta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout dva body programu.